A nerad, pane premiére, v tomhle případě, protože celá tahle kauza jde za panem ministrem a on se jí zjevně vyhýbá. On se nejenom vyhýbá normálně jednáním Poslanecké sněmovny, má mnohem nižší na jednáních Sněmovny než premiér, než ministr financí. A teď už se po druhé vyhýbá a všichni víme, že je tady, že je v České republice, jenom zkrátka nechce odpovídat na nepříjemné otázky, jak to, že prostě nechal svému náměstkovi udělat nábytek za 367 tisíc do služebního bytu.

Ale mně nedávají ani relevantní informace, když to porovnávám s tím, co dostávali novináři za smlouvy, tak to vůbec nesedí s tím, co mi Ministerstvo zemědělství odpovídá v interpelacích. Prosím o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra.

Kdo je proti? Děkuji vám. Interpelace byla přerušena a budeme se jí zabývat příště, pokud bude přítomen pan ministr.

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová má náhradní kartu číslo 71. A nyní už se budeme věnovat předmětné interpelaci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, že se dlouhodobě a opakovaně v Poslanecké sněmovně věnujeme problematice EIA. Nechci opakovat naše různé názory na nový zákon, resp. na novelu, která byla přijata v roce 2015.

Je to manažerský styl řízení, který mi nepřijde úplně vhodný.

Ministerstvo životního prostředí mi odpovědělo, že u šesti staveb z devíti byly dodány podklady.

A ty moje dotazy směřovaly jasně k tomu, abychom věděli, zda konkrétní ministerstva plní své úkoly, aby účel té novely my jsme chtěli původně deset, to připomínám, pak jich tam je devět. Tak spíš jako aktuální informace pana ministra o tom, zda už Ministerstvo dopravy dostálo své povinnosti a skutečně dodalo všechny požadované podklady k tomu, aby mohlo Ministerstvo životního prostředí rozhodovat. Já si myslím, že bychom si zasloužili, ale pokud možno písemně, a na tom se můžeme dneska domluvit, já nemusím psát písemnou interpelaci, písemnou informaci pro Poslaneckou sněmovnu o tom, jednak v jakém stavu je těch devět projektů, u dvou už je to vyřízeno, pokud mám dobrou informaci z tiskových zpráv ministerstva, a to je dobře, a jak vypadá těch dalších sedm.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji za tu interpelaci.

Já se hned dostanu k tomu metodickému pokynu a k té pracovní skupině. Já vás můžu, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu ujistit, že za prvé ta pracovní skupina, to bylo trošku nedorozumění a já jsem se potom zlobil na kolegy i na sebe, protože jsem podepsal něco, co jsem jenom rychle přelétl jako dopis, a ta pracovní skupina samozřejmě existuje. Ona existuje dokonce na dvou úrovních.

Ti lidé spolu komunikují každý den, dokonce pod mým poměrně brutálním tlakem, a věřte, že byť na to nevypadám, dovedu vyvinout poměrně brutální tlak na své podřízené. Tak si volají několikrát denně a samozřejmě neustále diskutují především rozsah těch informací.